Pokud skutečně nebude pan ministr vnitra a zahraničních věcí v jednom schopen tuto věc vysvětlit, tak si myslím, že by měl z toho vyvodit jasné důsledky, a těmi jasnými důsledky mám na mysli jeho rezignaci. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane místopředsedo.

Zničen byl sklad číslo 16, ve kterém bylo 58 tun munice. Poté následovalo 355 neřízených výbuchů.

Tam se trošku překrývají některá data.

Evakuace trvající dva dny byla vyhlášena z preventivních důvodů, pyrotechnici zahájili průzkum části areálu blíže k obcím. Sklad číslo 12, který obsahoval 13 tun, ale někde se zmiňuje až 98 tun výbušnin.

Sklad podle jeho názoru nemohl samovolně explodovat.

V budoucnu měly získat všechny pozemky a objekty v areálu do svého majetku Vojenské lesy a statky České republiky, které na nich plánují hospodařit. Současně není ani po letech uzavřené vyšetřování Národní centrály proti organizovanému zločinu, která případ řeší jako trestný čin úmyslného obecného ohrožení. Náklady a odškodnění, dámy a pánové: náklady na likvidaci následků katastrofy se do konce roku 2015 přiblížily částce 350 milionů korun.

Dále si obyvatelé mohli standardním způsobem podat žádost o odškodnění škod na majetku či ušlý zisk.

Skutečně naše země byla tohoto incidentu, této tragédie plná a není se čemu divit. Když jsem přemýšlela o tom, kam jsme se jako Česká republika za několik málo let posunuli, tak jsem si uvědomila jednu věc.

Co ale asi chybí nejenom vám, mně, panu premiérovi, občanům České republiky, je vyjádření vrchního velitele ozbrojených sil, pana prezidenta. V rámci svého okénka do terminologie a nechci se tady pouštět do nějakých debat o názvosloví ale několikrát se tady zmiňovalo sousloví státní terorismus.

Teď nehraje roli to, jestli ti dva pánové, byť si to můžeme myslet a označovat je tak, byli teroristé, nebo záškodníci.